Děkuji.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, paní ministryně, zaprvé bych chtěl velmi poděkovat vládní koalici za to, že si osvojila pozměňovací návrh, který jsem včera předložil na rozpočtový výbor, kde jsem právě navrhl zastropování zpětné vratky daní na 30 milionech korun ztráty. Trochu mě mrzí, že tam nejsem mezi autory, když jsem to navrhl já. Ale kopírování je zadarmo. Já jsem především rád za to, že se podařilo tuto věc prosadit. Myslím si, že jinak kdybychom tu zpětnou podporu nezastropovali, tak hrozí velká daňově optimalizační schémata především u těch největších firem, a že ztráta, kterou by utrpěl český státní rozpočet, by byla daleko vyšší než 43 miliard korun, které avizuje vláda. Stejně tak nejsem úplně přesvědčen o tom, že platí ten argument, že je to jenom odložení cash flow vzhledem k tomu, že to opatření je navrhováno jako trvalé. Já tedy navrhnu také těch 30 milionů. Ale vzhledem k tomu, že už to navrhli vládní poslanci, tak očekávám, že přijat bude ten jejich návrh. Každopádně kromě toho navrhuji i pozměňovací návrh, který limituje toto opatření na nadcházející dva roky, a potom se vrátíme do běžného režimu.